Nyní vítám pana ministra a ptám se ho, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá. Otevírám tedy rozpravu, do které se přihlásili zatím dva poslanci jako první pan poslanec Ivan Pilný, připraví se pan poslanec Jan Klán. Pane poslanče, máte slovo.

Vážený pane ministře, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové... Omlouvám se, mám trošku hlasovou indispozici, ale pokusím se, abyste mi rozuměli. Vystupuji ve třetím čtení, protože jsem podal návrh na zamítnutí tohoto zákona po vyčerpání všech možností, jak ho opravit. Ve třetím čtení nebudu opakovat argumenty, které jsem tady řekl, ale zkusím uvést argumenty nové, naprosto jednoduché.

Pokud neznáte odpověď, já budu slušný, můžete tu čtečku dát do šuplíku. Takový konektor tam neexistuje! Všechny firmy, které vyrábějí podobná zařízení, se snaží z nich dostat pryč technologii, která je zastaralá, která je z minulého století, proto, aby byly levnější, efektivnější a rychlejší. To je první věc.

Nalezl jsem dvě věci, o kterých bych se chtěl vyjádřit, a to je elektronický podpis a potom nebudeme chodit na úřady. Ve skutečnosti jde o to, abyste prokázali, že jste to, co jste, a že máte právo tu transakci provést.

Teď to vypadá tak, že vy přijdete, takhle přiložíte kartu, a pokud je ta částka dostatečně malá, máte zaplaceno. Pokud není, schválíte ji, dáte pin a je hotovo. Právě jste se elektronicky podepsali.

Druhá na světě!

Jako další příklad každý z vás má tuhletu kartu, kterou se dostáváme do parlamentu a různých místností. Teď si představte, že chodíme mnohokrát za rok na úřady.

To opět není možné. Občanka nemá bezkontaktní čip.

Poslední příklad je nebudeme chodit na úřady. Uvedu jednoduchý příklad. Dneska už můžete...

Dneska už můžete bez jakýchkoli problémů jít na CzechPOINT a zjistit stav svého bodového konta řidiče.

Takže když to shrnu dohromady, tak opět říkám, že my se pokoušíme za stovky milionů korun Je to zajímavý příspěvek. Mnozí z nás neznají tu problematiku. Už jsem se pokoušel tady, nebo vím z médií taky, že už Státní tiskárna cenin, aby si zachránila kůži, pilotuje tisk těch občanek s čipem, samozřejmě bez výběrového řízení, jak to bývá. A my tady budeme schvalovat prostě něco, co bude stát tuhle zemi stovky milionů a nemá to absolutně žádný smysl.

A jenom bych chtěl říct, že pokud členové této iniciativy budou pro toto hlasovat, tak se příště nemusíme scházet na hospodářském výboru nebo na výboru pro veřejnou správu, ale v jeskyni a svítit si loučemi. Vážení kolegové!

Ale pokusil jsem se shrnout argumenty, které jste slyšeli, naprosto věcně a jednoduše, takže se domnívám, že každý z vás, kdo chtěl rozumět, rozumí. Chápu přístup poslanců sociální demokracie, protože je to jejich ministr, jsou loajální a budou asi pro tohleto hlasovat. Ale možná i mezi nimi jsou někteří z těch, kteří si řeknou pro boha živého, máme snad také zdravý rozum. Vyčerpal jsem celou řadu příspěvků v této Sněmovně, abych se pokoušel ten zákon vrátit a změnit tak, aby dával nějaký smysl. Prosím, zvažte to při svém hlasování. Děkuji za pozornost. Děkuji vám, pane poslanče, za váš příspěvek a za trpělivost. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Klán. Po něm faktická poznámka pana poslance Chalupy a pana poslance Stanjury.

Chápu, že je trochu indisponován, ale mohl být trošičku blíže tomu mikrofonu.

Vládní poslanec navrhuje zamítnutí vládního návrhu. Možností je hodně, proč tomu nerozumím. Ale víte, když jste přece vládní koalice, tak budete držet při sobě.

Ale mě to baví. Mě to fakt baví, protože to ukazuje vaši slabost se na něčem vůbec dohodnout. A u těch občanských průkazů s čipem, to je další věc, která vás tady, jak je vidět, poměrně nahlodává.